A je nás tady, myslím, dost, kteří se této problematice věnujeme. Již několikrát jsem nabízel podvýbor pro policii, kde můžeme jednat uzavřeně, bez přítomnosti, můžeme se takzvaně poštěkat a můžeme dojít k závěrům, ať to jsou příslušníci bezpečnostních sborů, ať je to zákon o Policii České republiky, zákon o obecní policii, kde jsem zase zmínil jeden z nesmyslů, který se podařilo výboru pro bezpečnost schválit.

Pojďme se o tom bavit teď, klidně do konce volebního období, pojďme se o tom bavit, jestli něco takového chceme a jakým způsobem to dokážeme odůvodnit před občany, proč si myslíme, že by i bezpečnostní sbory měly mít aktivní zálohy, tak jako je má Armáda České republiky. Takže témat by bylo hodně, mohl bych zde diskutovat dlouho, ale není to smyslem. Jsem rád, že i přes ty porodní bolesti ten materiál tady je, na rozdíl od paní kolegyně poslankyně Černochové si myslím, že jsme schopni, když budeme chtít a bude vůle na obou stranách, o tomto materiálu jednat na výborech, popř. podvýborech, a dospět k tomu, aby aspoň něco bylo. Takže děkuji za pozornost a klidně vám ten materiál, ten svůj pozměňovací návrh, který už jsem předem avizoval, ještě jednou dám. Já vám také děkuji. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Černochová. Děkuji. Jen děkuji kolegovi za to doplnění okruhu policistů, kteří jezdí na služební cesty. Skutečně, mám informace, že na těchto v uvozovkách služebních cestách, kdy pracují v rámci Frontexu, si musí kupovat jídlo a pomalu vybavení, což je naprosto absurdní. A mrzí mě, že v té bezpečnostní situaci, v jaké se Evropa nachází, toto není priorita pana ministra, aby řešil tyto věci, aby řešil tato srovnání, která, myslím, jsou férová a měla by takhle fungovat. To byl mimochodem i důvod, proč navrhuji a navrhovala jsem to vrácení k přepracování. Není to o tom, že bychom nechtěli podpořit, jak jsem řekla, nějakou formu změny služebního zákona nebo zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ale jak říkám, v této podobě tam nic pozitivního není. Takže já bych opravdu klidně i po nějaké dohodě napříč politickým spektrem, pokud se to vrátí vládě k přepracování, vláda tam zanese ty věci, o kterých jsme tady hovořili s kolegou Ondráčkem, tak klidně se pojďme domluvit i na nějakém režimu devadesátky, aby se to stihlo. Jenom mi skutečně přijde to, co jsem snad nejenom mě, ale i vám, co jste mě poslouchali, že tam je celá řada věcí, která je špatně, a naopak tam chybí věci, které by tam být měly. Takže ten zákon nepovažuji za kvalitní. A když to trochu odlehčím, tak když budete řešit selektivně jednotlivé útvary u té policie, kdo by měl mít nějaké rizikové nebo jiné příplatky, tak bych se velmi přimlouvala za to, aby rizikový příplatek měli příslušníci ochranné služby. Jednak za to, že se musí starat o vládní činitele, a jednak za to, že nás tady musí poslouchat. Já vám děkuji. Nikoho dalšího nevidím. Prosím.

Tady jde prostě o to, abychom těm lidem na začátku zvedli mizerný nástupní plat. Plat, který v současné době není konkurenceschopný.

Proč jsme to nediskutovali šířeji. My jsme to diskutovali napříč bezpečnostními sbory, diskutovali jsme to s odborovými organizacemi a všemi dotčenými subjekty. Ta základní věc... Pane ministře, já vás poprosím, nezjednávejte pořádek v sále, přestože chápu, že to jsou vaši straničtí kolegové. O to víc předpokládám, že budou respektovat to, když vy mluvíte. To znamená, my potřebujeme jasně říci, že ty bezpečnostní sbory potřebujeme v nějaké kondici. A ta kondice znamená, že lidé jsou slušně zaplaceni, slušně honorováni a že bonus výsluh je ten, který přichází po 15 letech. Vždycky v minulosti, když se debatovala změna služebního zákona, vážená paní kolegyně, tak pravice přišla buď s tím, že ty výsluhy zdanila, anebo začala debatovat o tom, jestli ty výsluhy mají, nebo nemají být. A já ten sbor nenechám rozvrátit tím, že tady opět začneme debatu, jestli výsluhy být mají, nebo nemají.

Z tohoto prostého důvodu to projednávání šlo touto cestou a tímto směrem. Za doby pana ministra Kalouska jste zdanili výsluhy, díky návrhu kolegy Humla jsme to odstranili. A já odmítám vůbec vést debatu nad tím, jestli výsluhy mají, nebo nemají být součástí bezpečnostních sborů. Samozřejmě že mají. A ty výsluhy jsou tady snad od doby Marie Terezie. To je dlouhodobý stabilizační příplatek lidem, kteří slouží státu a kteří přinesou vůči státu určitou oběť i tím, že mu slouží a že pro něj pracují. Děkuji. Paní poslankyně Černochová, řádně přihlášená.